Takže v tomto směru skutečně ten systém funguje, určitě ne zcela ideálně, určitě je na čem ještě pracovat, bezesporu.

A určitě ještě není zcela doladěný, určitě není ideální, určitě na něm ještě musíme pracovat.

Máme tady praktické lékaře, kteří také samozřejmě ne všichni úplně fungují optimálně, takže to musíme doladit.

Ale to neznamená komunitní šíření. Komunitní šíření znamená, že se nakazím a nevím, od koho.

Je jasné, že ještě nějaké záchyty budou v těch následujících dnech, na to se musíme připravit.

Je třeba znovu připomenout, že skutečně naprostá většina lidí, kteří byli pozitivně otestováni, jsou bezpříznakoví jedinci nebo mají velmi mírný průběh.

Což se následně ukázalo.

A to je také vlastně poměrně úspěch té situace.

Protože jsme učinili opatření k ochraně zranitelných skupin, zavedli jsme povinnost testování personálu, nově příchozích pacientů, nově příchozích klientů do zdravotnických zařízení, sociálních zařízení. Takže nám se daří chránit rizikové skupiny, což je to nejdůležitější.

A tam skutečně ten zásah je naprosto minimální. I proto jsme nepřistoupili k nějakému masivnímu omezování pohybu apod. Takže pojďme se na to skutečně dívat odborně, nikoliv politicky.

Věřte tomu, že se tomu věnujeme velmi pečlivě, každý den situaci sledujeme, díváme se na ta data, myslím, že jsme je publikovali. Data jsou zveřejňována, takže nic netajíme.